Paní ministryně, já vás na chviličku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Mám řádně přihlášené jak k faktickým, tak s přednostním právem, přihlášené do diskuse, a pokud chcete vést jiné diskuse, než je téma, které tady bylo předloženo v rámci pořadu schůze, tak prosím přeneste své diskuse do předsálí, ať paní ministryně může dokončit svůj projev. Děkuji, pane místopředsedo. Ostatně to tady bylo vždy.

To není pravda.

Ono to tak není. Do připomínkového řízení samozřejmě už šly některé návrhy, ale Poslanecká sněmovna je skutečně nedostala, a vy dobře víte, lépe nežli já, že např. zákon o státním zastupitelství se vám nepodařilo prosadit, a nejsem si jista, jestli, i kdyby nepadla vláda, byste toho úspěchu docílili v roce 2013.

Chci je odpovídat, ale na místě a v době k tomu určené a nechci zdržovat naše jednání, které by mělo být pracovní, konstruktivní a vedené v zájmu co nejlepšího schvalování a nejrychlejšího schvalování potřebných zákonů, zbytečným politickým pletichařením a intrikami, které, jak vidím, zejména opozici provází na každém jejím kroku i v Poslanecké sněmovně.

Předpokládám, že teď už ty podpisy shání, ale je tedy toto důvod, aby proto ještě jednou vystoupil a to veto navrhl, protože se musí vznášet veto ve chvíli, kdy podpisy, prostřednictvím pana místopředsedy pane předsedo ANO, máte. Víte, já si myslím, že to, co tady říkala paní ministryně, je snad ještě horší, než co jsme si doteď mysleli. Mně jenom přijde i pro zástupce ANO, že ani oni nechtějí mít na sobě to, že tady zaznívají názory pouze z jedné strany, že jediný, kdo tady může vystupovat při projednávání tohoto bodu, jsou lidé s přednostním právem nebo já jako navrhovatelka a že jsou ošizeni ostatní kolegové a kolegyně, aby se ptali. A pokud bych mohla k tomu, co vím jenom z médií, říct svůj názor já, tak mně přijde, že je v pořádku, že pan náměstek Štern paní ministryni nedovolil, aby se seznamovala s jakoukoli dokumentací. Víte, to je asi stejné, je tady celá řada starostů mezi námi. Kdyby rada městské části, rada obce delegovala do výběrové komise někoho z místostarostů, někoho z úředníků, a pak by starosta jenom proto, že je statutář, chtěl všechny podklady. Umíte si představit, že by to někdo z nás starostů na někoho takto zkusil, jako to zkusila paní ministryně na pana Šterna? Já si to představit nedovedu, a proto vás ještě jednou chci poprosit, stáhněte ty podpisy, stáhněte ten návrh. Pojďme se k tomu bavit, pojďme se dohodnout na úrovni předsedů politických klubů, že této problematice budeme věnovat třeba hodinu a budeme se opravdu snažit dozvědět, v čem ten problém na Ministerstvu spravedlnosti je.

Vážené paní a pánové, nyní mám přihlášené s přednostním právem pana předsedu Okamuru, Fialu, Kalouska a Kováčika, pak jsou tady faktické poznámky k průběhu rozpravy, a pokud by se netýkaly programu schůze, tak vás nemohu pustit k ničemu jinému než k programu schůze. V pořadí, jak jsem četl, s přednostním právem.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Mně prostě nikdo diktovat nebude, kdybych já měl být ministrem.

To si myslím že ne.

My přece proti vám nejdeme nijak nevěcně. My si tady nehrajeme nějakou politickou polívku.

To jsme splnili.

To se cítím velice pomluven, a velice hrubě, a to bych vás žádal o vysvětlení. To mi nepřipadá ideální.